Já jenom říkám, že to můžeme vyřešit dneska hlasováním. A příště, pokud by to tak bylo, tak i ten tabák, ty tabákové listy budou zatíženy spotřební daní. A pokud by se to náhodou dotklo někoho, kdo si skutečně chce koupit pár tabákových listů, které si chce někde vystavit, tak si myslím, že ta částka není tak vysoká, aby ho od úmyslu vystavit si někde tabákové listy, odradila, ta navržená částka na zdanění.

Jsou zde ještě dvě faktické poznámky. Pan poslanec Kalousek z dnešního jednání osobní důvody, paní poslankyně Pecková z dnešního jednání osobní důvody, paní poslankyně Nováková z dnešního jednání osobní důvody, pan poslanec Skalický rovněž osobní důvody. Já se tedy připojuji k panu kolegu Stanjurovi, který zde hovořil před chvílí. Já mám pocit, že zase Poslanecká sněmovna má nějaké vize, jak by to šlo vyřešit.

A já si myslím, že bychom neměli nic vymýšlet, že bychom na základě naší empirické zkušenosti měli přijmout opatření.

Pan poslanec Volný s faktickou poznámkou. Toto je skutečně problém, který se následně určitě bude muset řešit.

To znamená, jedna komodita by byla zatížena dvěma různými daněmi. Nehledě na to, že my surovinu jako takovou nesmíme zdaňovat. Je to problém.

Není to tak jednoduché. Myslím si, že ta pracovní skupina je důležitá.

Potom jsou ještě další dvě faktické poznámky.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si dovolím jenom kratičkou glosu. Problematika tabákových listů byla známa již v minulosti. Já si dobře pamatuji, že jsem o tom při některých protikuřáckých pokusech zákonných také debatoval s tehdejším ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Já bych chtěl ten návrh podpořit. Já si dobře pamatuji, že on tenkrát připravoval nějaké kroky v podobném směru, jako je teď navrhováno v tom pozměňovacím návrhu.

Koho bude ta celní správa dodaňovat? To přece ale není plátce spotřební daně z definice zákona! To prostě není pravda!

Takže podle mě je to legální, ale je tady prostě prostor pro daňové úniky. Tak podle mě je šance, jak to ztížit, neříkám úplně, ale alespoň ztížit.

Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám jenom prosbu. Protože tady slyším diskutovat ty, kteří předkládají svůj pozměňovací návrh nebo horují za pozměňující návrh někoho jiného, tak by mě zajímal názor předkladatele na tento pozměňovací návrh, který by zde měl zaznít, a říci, z jakých důvodu to či ono podpoří, či nepodpoří.

Ano, pan ministr financí vyslyšel vaší výzvu a hlásí se do rozpravy. Děkuji, pane předsedo. Já budu reagovat.

A také se divím, že pan Kalousek, když měl takový názor, jak to tady pan poslanec Heger prezentoval, to neudělal.

Zeptám se samozřejmě na závěrečná slova. Pan ministr přeje si závěrečné slovo? Nepřeje.

Neregistruji.